V projednávání tohoto bodu jsme pokračovali dne 7. dubna tohoto roku na 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Obecná rozprava byla přerušena.

Připomínám, že jsme v prvém čtení přikázali tento sněmovní tisk k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu, a dále byl tisk přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za slovo.

No, tak je tady nějaký návrh, ale to není úplně procedurální návrh.

Pane předsedo, dovolte mi požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu a my se domluvíme na pořadu schůze. Děkuji.